Ano, já vám děkuji. Pan poslanec Luzar ruší svoji omluvu, je již přítomen.

Takže pane poslanče, jestli chcete přednést druhé usnesení?

Zadruhé pověřuje místopředsedu výboru poslance Karla Raise, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Konečně zatřetí pověřuje zpravodaje výboru poslance Miroslava Grebeníčka, aby toto usnesení přednesl na schůzi Poslanecké sněmovny. Pane předsedo, z mé strany vše. Já vám děkuji.

Kdo je proti?

Kdo je proti?

I toto usnesení bylo přijato. Konstatuji, že návrhy usnesení byly schváleny. Děkuji všem za pozornost a končím tento bod. Kdo se nedíval, trval osm minut.